A prostě já dělám jenom to, co umím.

Děkuji. Paní poslankyně Zuzana Šánová interpeluje pana ministra financí Ivana Pilného. Opět podpora výzkumu a vývoje. Děkuji za slovo. Jsme firma zabývající se pouze výzkumem a vývojem.

Naše firma není ojedinělým případem.

Dobrý den, vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

A zní takto: Exkluzivně dokonáno jest. Mazánek si vzal raději dovolenou.

Vážený pane ministře, mám tuto informaci považovat za reálnou, účelovou, nepravdivou?

Vážený pane ministře, prosím o sdělení, jaká tedy ta pravda je. Děkuji předem a očekávám, že písemnou odpověď obdržím ještě do konce tohoto volebního období.

Děkuji, pane místopředsedo.

Té končí monopol na sběr a zpracování dat o jízdních řádech. CHAPS nemají kupovat České dráhy, ale dceřiná společnost České dráhy Informační systémy, akciová společnost, a to údajně za 400 milionů korun. Nicméně v tom roce činil zisk této firmy pět milionů korun a tomu by odpovídala hodnota firmy jako desetina z deklarované nákupní ceny. Vážený pane ministře, chci se zeptat, jak je na tom v současné době zamýšlený nákup firmy CHAPS a zda se vám nezdá, že je to připravovaný tunel Českých drah. Mohu rozumět tomu, že firma CHAPS může mít strategický význam pro České dráhy, ale vy se musíte chovat jako správný hospodář a nesete politickou odpovědnost. Prověříte, či jste již prověřil tento připravovaný nákup firmy, která vlastní známého vyhledávače IDOS? Děkuji za vaši odpověď.

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tak předně bych tady rád zopakoval fakta. Fakta jsou taková, že České dráhy jsou akciová společnost státem vlastněná a jako společnost je řízena představenstvem. Má dozorčí radu. Druhá záležitost je, že ano, v médiích se objevily informace o tom, že České dráhy, potažmo jejich dceřiná společnost ČDIS má zájem koupit společnost CHAPS, ale to ne kvůli tvorbě jízdního řádu, ale jak jsem byl já informován, tak vzhledem k tomu, že vlastně CHAPS je dodavatelem všech IT systémů pro České dráhy, a z tohoto pohledu IDOS a tvorba jízdního řádu není v žádném případě záležitostí úplně Českých drah, ale zejména Ministerstva dopravy. Tam se ta situace řeší úplně jiným způsobem. Dočetl jsem se, rovněž jako vy v médiích, spekulace o tom, že se hodlá, nebo má koupit tato společnost za 400 milionů. Někdo tam argumentoval, že má hodnotu 120 milionů. Proto jsem se vyjádřil, že doporučuji představenstvu, nebo žádám představenstvo Českých drah, aby mi předložily jejich posudky k tomu, zdali vědí, kolik ta společnost má stát, v jaké je to situaci, a doporučil jsem neuzavírat žádné smlouvy a nedělat žádné kroky předtím, než si o tom popovídáme. Mám to jednání. A chci vědět, jaké kroky je vedou k tomu, že tady bude z veřejných peněz, protože ČD patří státu, dělány jenom operace, které jsou v pořádku a kde není žádný problém.